Na domácnosti letos stále více tvrdě doléhá velké zdražení energií a jejich vysoké zastropování. Ve svém regionu stále více čelím právě dotazům, proč se toto nezrealizovalo. Táži se vás tedy za tyto občany České republiky, pane premiére, proč jste neměli jako vláda o toto navržené řešení této české firmy zájem?

Děkuji za jasnou odpověď. Děkuji za dodržení času a nyní je prostor pro odpověď pana premiéra.

Pane premiére, prosím. Vážený pane poslanče, děkuji za vaši otázku, a k tomu mohu jenom říct, že jsme této nabídky nevyužili, protože nebyla výhodná.

To řešení, které může vypadat atraktivně a levně z hlediska mediálních vyjádření těch, kteří to nabízejí, mělo spoustu dalších podmínek a nákladů, které by nakonec znamenaly, že to pro české občany výhodné nebude. Chci ale jasně říct, že vláda udělala přece jiné kroky a jiná opatření, která vedou k tomu, že lidé, firmy i veřejné instituce mají garantováno to, že ceny energií nepřekročí určitou výši.

Připravili jsme na letošní rok úsporný tarif, odpustili jsme poplatek za obnovitelné zdroje energií, který má dopad na všechny, opět na domácnosti i na firmy, a udělali jsme řadu dalších kroků, které vedou k tomu, že občané, firmy i veřejný sektor mají garantováno to, že ceny energií skokově nevzrostou.

Tady jsme udělali celý systém, který lze najít pod názvem Deštník proti drahotě.

Také jsme udělali spoustu dalších kroků v oblasti sociální podpory. Zvýšili jsme existenční a životní minimum, připravili jsme příspěvek pro samoživitele, samoživitelky a rodiny s dětmi a vytvořili jsme podmínky pro to, že mohou být významným způsobem opakovaně valorizovány důchody. Pomohli jsme také s cenami energií, a to nebylo vůbec jednoduché najít ten správný mechanismus, který je v souladu s našimi právními předpisy a také s evropským právem.

Takže ano, objevují se tu ve veřejném prostoru různé nápady, možná jsou to i určité obchodní strategie, to já nikomu nevyčítám ani to nijak nezpochybňuji, ale poté, co se stát podíval na návrhy jednotlivých výrobců a zvážil výhodnost a nevýhodnost pro české občany a české firmy, tak nám ta jiná řešení, která jsme potom přijali, přišla nebo byla vyhodnocena jako lepší, efektivnější a účinnější, a proto jsme je také zvolili. Ano, pane poslanče, máte slovo.

Jde i o ty další podmínky, garance a platby, které by musel stát v této souvislosti udělat. A prosím, abychom tu debatu a ona je opravdu složitá, není vůbec jednoduchá vedli třeba i v rámci nějakých odborných pracovních skupin. Takže když si třeba přečtu, že se u nás vyrábí elektřina z uhlí za 7 eur a něco podobného, tak to je informace, která je jenom velmi částečná, která je neúplná a která takto podaná není ani pravdivá, protože se například do toho nezapočítává cena emisních povolenek a další a další náklady, které prostě do toho dnes musíte zahrnout. Takže ano, ta nabídka prostě v tomto směru výhodná nebyla.

A když se podívám na dnešní ceny elektřiny na trhu a jejich výhledu, tak i ze zpětného pohledu ta nabídka výhodná nebyla. Já vůbec nezpochybňuji, že podnikatelé, kteří chtějí pomoci České republice, s takovými nabídkami přicházejí. Je to dobře, ale je úkolem státu a vlády, aby spočítala dopady, spočítala všechny vedlejší náklady, zvážila všechna rizika a výhody, které se s tím pojí, a pak se rozhodla.